Jestli máte úvodní slovo?

Byla řádně schválena organizačním výborem, tak úplně nechápu tady některé věci.

Protože pochopili, že přijel naprosto rovnocenný, hrdý představitel Parlamentu své země, kde, jak říkal on, nemusíme se shodovat, ale hovoříme on tedy opravdu hovořil o všem. A byl pro vaši představu prvním ze všech diplomatů západního světa, který řekl termín novičok. Ani Bundestag, ani Francouzi, ani Italové, nikdo.

Protože my můžeme být opravdu hrdí na svého předsedu, protože nikdo jiný to nikdy neřekl, ani když tam hráli ten fotbal. A jinak co se týče návštěvy toho Bundestagu.

Setkávají se se všemi těmi, kteří jsou takzvaně na tom sankčním seznamu.

Dvakrát pan předseda Vondráček zopakoval, že jsme součástí Evropské unie, že jsme součástí NATO, že plníme své závazky ke svým spojencům, a řekl naprosto konkrétně panu Volodinovi: to snad pochopíte. A on samozřejmě řekl ano. A bez toho, že bychom doprovázeli pana předsedu, bychom nedomluvili to, co je pro naše lidi velmi důležité, a to jsou závažné zdravotní problémy, ať už to je našich občanů, kteří tam pracují, nebo tam jedou jako turisté. A bohužel musím říct, že co mě velmi překvapilo. Oni opravdu ne, že by nechtěli, ale oni v současné době nemohou dát našim občanům, ať už jsou tam z jakéhokoliv důvodu, validní informace, protože je prostě nemají. To pro mě bylo tedy ne úplně dobré zjištění, ale je to pravda.

Zároveň ho požádám, aby se stal zpravodajem pro tento bod, protože je první vystupující. Pane poslanče, máte slovo. Kolegyně, kolegové, no, bylo to asi poměrně vyčerpávající.

To je teda opravdová nehoráznost z některých úst našich kolegů!

Mnozí tam čile obchodují, přestože existují nějaké sankce.

Dokážete si, kolegové lékaři, představit, co to číslo znamená.

Protože alespoň tyto lékařské instituty, které jsme viděli, jsou kompletně vybavovány ze Spojených států za ceny výrazně nižší než z Evropské unie a jsou vybaveny na špičkové úrovni.